Pokud ta ochota nebude a stanovisko bude opět podobné jako při daňovém balíčku, tak zde velmi rád při třetím čtení zopakuji velmi podrobně všechny své argumenty k tomuto návrhu. A já se snažím být optimistou a doufám, že se aspoň některé ledy na ministerstvu pohnou. Dámy a pánové, to bylo deset pozměňovacích návrhů. Děkuji. V obecné rozpravě nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček, zatím poslední přihlášený. Máte slovo, pane poslanče. Hezké poledne, dámy a pánové. Já budu nepoměrně kratší. Zopakuji tři hlavní důvody, proč si myslím, že bychom daňový řád v té novelizované podobě neměli schvalovat. Předtím uvedu takový ten zastřešující důvod. Já jsem bytostně přesvědčen, že ten, kdo posunuje Českou republiku dopředu, ten, kdo rozvíjí Českou republiku, ti, díky kterým bohatneme a můžeme i přerozdělovat a financovat veřejné statky, tak je podnikatelské prostředí, podnikatelé, kteří na vlastní riziko podnikají, dávají práci, umožňují bohatnout České republice a posouvají celou zemi dopředu. Na základě této úvahy se dívám na tento zákon a ptám se, jestli ta novela zákona pomůže tomuto sektoru podnikatelů ještě snadněji rozvíjet Českou republiku, ještě snadněji nechat bohatnout ostatní občany České republiky, ještě dál posunovat Českou republiku směrem dopředu.

To samozřejmě bude mít dopad na likviditu firem, na cash flow firem.

A jestli nám něco vytýkají autoři tohoto žebříčku, nebo jako jeden důvod, proč jsme v daňové oblasti na té podprůměrné příčce, je právě i to, že si stát zadržuje odpočty, nadměrné odpočty příliš dlouhou dobu. Místo abychom na to reagovali tím, že tu dobu budeme zkracovat, tak si Ministerstvo financí tady chce vytvořit prostor a dobu ještě delší. Nerozumím tomu a je to podle mého názoru hloupost.

Rovněž je to samozřejmě krok nepřátelský vůči podnikatelům, krok nepřátelský vůči podnikatelskému prostředí. Je to úsměvné, když si uvědomíme, že je to stát, který v řadě oblastí není schopen plnit své vlastní lhůty, který některá rozhodnutí uskuteční se zpožděním, které je v rozporu se zákonem i v rozporu často se zdravým rozumem.

Ve chvíli, kdy drží neprávem peníze daňového poplatníka, tak se má snížit úrok, který stát vyplatí poté zpětně tomu daňovému poplatníku, kterému zadržoval peníze, které státu nepatří a které opět ten podnikatel mohl používat na rozvoj své firmy, na rozvoj svého podnikání. Když se podíváme na to, jestli daňový řád pomáhá podnikatelskému prostředí, liberalizuje prostředí, otevírá ho, usnadňuje podnikatelům život, nebo jestli více ten život podnikatelům komplikuje a přináší další zbytečné náklady a regulace pro podnikatele, tak musíme dospět k tomu, že platí to druhé. Že to je zákon namířený proti podnikání, namířený proti podnikatelům a jako takový bychom ho neměli podpořit. Já mám připraveno, nebo podpořím samozřejmě celou řadu pozměňujících návrhů, které tyto tři body řeší. Já sám jsem přišel se třemi pozměňujícími návrhy, které představím v podrobné rozpravě. Děkuji. Do obecné rozpravy se přihlásil pan poslanec Votava. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, vážená paní ministryně, budu hovořit s vědomím toho, že jsem tedy vládní poslanec, koaliční poslanec. Nicméně si neodpustím, a to je také, proč vystupuji, určitou připomínku k daňovému řádu. Koneckonců paní ministryně tu moji připomínku slyšela již na rozpočtovém výboru, takže pro ni to nebude nic nového.